Nicméně protože se nechovám jako pan ministr Babiš, z ničeho takového jej zatím neobviním. Přesto se ale musím ptát, proč a pod čím vlivem došlo k některým zásadním změnám v tomto zákoně od doby, kdy byl původně slavnostně pro kamery a pro média v prosinci 2014 předložen do vlády, a současným stavem předloženým zde do Poslanecké sněmovny. Proč a čím vlivem z něj postupně zmizela většina podstatných opatření, zejména pak těch směřujících k ochraně hráče a společnosti před negativními vlivy?

Otázek okolo změny přístupu ministra Babiše a jeho ministerstva ke změnám legislativy v oblasti hazardu je mnoho. Když jsem toto téma otevřel, budu konkrétní. Jedná se o tato opatření, která ze zákona před pár měsíci během chvilky mávnutím kouzelného proutku zmizela. Jde o povinnou přestávku 15 minut po 60 minutách hry. Jde o velmi důležité opatření působící na vznik a rozvíjení závislosti. Dále jde o interval hry, kde bylo navrhováno pět sekund, ten se zkrátil na dvě sekundy. Opět velmi důležité opatření, které má vliv na dynamiku hry, a tedy i na vznik a rozvíjení závislosti. Dále zmizela povinná zavírací doba prostoru herny mezi třetí hodinou ranní až desátou hodinou ranní. Opět velmi důležité, jelikož je velmi žádoucí narušit kontinuitu hraní závislých, aby se byli schopni nad tím, co dělají, patologičtí hráči zamyslet. Jde o § 52. U technického zařízení v herně, resp. v kasinu, se zvedla maximální sázka z původních 5 na 100 korun, resp. z 50 na 1000 korun. Výše sázky je přitom zásadním determinantem, zásadním, akcelerace závislosti. Obec musí vydat povolení oproti původnímu návrhu jednoho roku na dobu tří let. Chápu úvahovou linku této změny, ale zde je potřeba zdůraznit, že tento zákon nemá za primární smysl ochranu investic provozovatelů, ale ochranu obyvatel před negativním vlivem hazardu. Nyní je v návrhu zákona stanoveno pouze minimum 15 herních pozic, což je sice posun správným směrem, ale neřeší to výrazné přemnožení automatů v naší zemi. Pouze se tímto způsobem přesunou automaty od menších provozovatelů k větším. Další, co mě zaujalo, je snížení kaucí pro kasina.

Mám za to, že zde chceme ponechat na trhu kvalitní provozovatele na úrovni dodržující pravidla a legislativu. Takoví by neměli mít problém zvýšit kauci. Výčet negativních změn by mohl být mnohem delší, mnohem delší, ale nechci vás dnes tím zdržovat, jistě bude prostor se k tomu vrátit v rámci diskuse nad skutečným velkým vládním návrhem zákona o hazardních hrách u sněmovního tisku 578. Jak jsem se již zmínil, jako garant dané problematiky našeho klubu se o vývoj související s novým vládním zákonem o hazardních hrách dlouhodobě zajímám. Proto jsem například 11. prosince 2014 interpeloval pana ministra financí Andreje Babiše ve věci připravovaného loterijního zákona. Bohužel pan ministr nebyl tak jako dnes přítomen, a tak jsem dostal jen písemnou odpověď.